No, pokud je to činnost, která vychází z jiných právních předpisů, jako například řízení motorového vozidla, tak tam mám ty zákazy, respektive sankce už v řízení motorového vozidla. Představa toho, že někomu dávám takovouhle sankci dvou let zákazu činnosti, jeho osobní činnosti, jeho osobní možnosti výdělku, za to, že například přijde do práce kam by samozřejmě přijít neměl pod vlivem alkoholu. Zase mi to připadá jako neuvěřitelně tvrdé a neuvěřitelně kruté a může to vést k likvidaci lidí.

To jsou všechny návrhy, které mám k tomu tisku, a omlouvám se, že jsem vás chvíli zdržel. Dámy a pánové, pěkný podvečer. Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji pane předsedající.

A druhá.

Tak jenom prosím, když používáme argumenty tohoto typu, tak je srovnejme s tím, jak hodnotíme život na ulicích těchto turistických, velmi atraktivních destinací. Děkuji vám paní poslankyně. Nyní v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Stupčuk a připraví se pan poslanec Kostřica. Prosím pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem tady ústně odůvodňoval při obecné rozpravě, je evidován pod číslem 3903, a taktéž se odkazuji na jeho písemné odůvodnění. Já vám také děkuji. Prosím pane poslanče. Děkuji za slovo.

Dále bych se tam chtěl zabývat zákazem kouření na vnitřním pracovišti.